Vážený pane předsedo, vážený pane poslanče, já bych skutečně nechtěl vést diskusi na úrovni Poslanecké sněmovny, jaký symbol má jakou větší či menší hodnotu. Pro mě to není nic příjemného.

Děkuji a prosím paní poslankyni Aulickou, aby přednesla interpelaci na paní ministryni Válkovou.

Nyní tedy paní poslankyně Semelová interpelace na pana vicepremiéra Babiše. Vážený pane nepřítomný vicepremiére, moje interpelace se týká přípravy státního rozpočtu na rok 2015 ve vztahu k oblasti vzdělávání.

Protesty však ani poté neutichají a já se tomu vůbec nedivím. Zmíněná částka vzhledem k dlouhodobému podfinancování oblasti vzdělávání je naprosto nedostatečná. Stačí zmínit nízké platy učitelů, které jsou hluboce pod průměrem platů ostatních vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců České republiky, platy nepedagogických pracovníků škol ti berou v průměru 14,5 tis. hrubého, chybějící asistenti na školách pro žáky zdravotně postižené, nedostatečné kapacity mateřských škol, chybějící finance na vybavení, na pomůcky a učebnice používané i 14 let. Z těchto důvodů považuji požadavek na navýšení rozpočtu na 35 mld. Kč za naprosto oprávněný. Ostatně potřebu výrazně navýšit finance pro školství si vzala za své i současná vláda ve vládním prohlášení.

S jakou částkou pro resort školství v návrhu počítáte? Budete jednat o navýšení částky na platy ve školství se školskými odbory? Platí dosud vládní prohlášení vaší koalice, ve kterém jako jednu z priorit zmiňujete právě oblast školství? Také děkuji. Pan poslanec Korte bude dalším interpelujícím, a to na paní ministryni Helenu Válkovou, která je omluvena.

V našem případě, v případě vašeho resortu, jsou to státní zastupitelství a soudy. Zástupci ministerstva, kteří byli vámi na jednání komise delegováni, komisi sdělili, že ministerstvo tyto případy neeviduje. To znamená, že nekontroluje, zdali tato povinnost je plněna. Proto, jelikož mám indicie, že tato povinnost je obcházena, ignorována, ba porušována, požádali jsme o údaje a přijali jsme v tomto smyslu usnesení s datem, na kterém jsme se dohodli se zástupci komise, že dodá údaje do konce června 2013. Minulý týden jste mi však napsala poměrně arogantní dopis, v němž mi sdělujete, že údaje nemá k dispozici, a proto kladu ty otázky, na které jste měla odpovědět:

3. Kolik informováno nebylo a proč? Závěrem pouze podotýkám kdybyste nebyla arogantní, měla jste na odpověď čas do konce června. Takto máte v souladu se zákonem o jednacím řádu čas 30 dnů.

Děkuji panu poslanci Kortemu. Na jeho interpelaci bude odpovězeno písemně, bohužel, díky nepřítomnosti paní ministryně.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Vážený pane nepřítomný ministře, dámy a pánové, moje interpelace se týká dlouho očekávaných vzdělávacích standardů pro vzdělávání na základních školách.

Ukázalo se, že zavedení standardů nepřináší žádné problémy ani školním vzdělávacím programům, ani ředitelům a ani učitelům.

Já si tedy dovolím zeptat se pana ministra Chládka, jak pokračují práce na standardech dalších vzdělávacích oblastí. Proč tolik jaksi fandím standardům? Protože se domnívám, že jsou dobrým vodítkem nejen pro práci pedagogů, ale také pro žáky a jejich zákonné zástupce. Protože se jedná o minimální cílové požadavky na vzdělávání, které jsou ale závazně formulovány v rámcově vzdělávacím programu, tak tyhle standardy konkretizují obsah nějakých očekávaných výsledků a stanovují, znovu zdůrazňuji, minimální úroveň. Víme jistě i pan ministr , že ačkoliv už se školními vzdělávacími programy a s rámcově vzdělávacím programem pracujeme už řadu let, tak naše veřejnost se nicméně zcela neztotožňuje s přemýšlením o výsledcích vzdělávacího a výchovného procesu na školách v modelu tzv. kompetencí. Proto se domnívám, že standardy, které skutečně stanovují minimum, od něhož nelze ustoupit, mohou pomoci také třeba žákům, kteří často zažívají pocit neúspěchu a tímhle jasně stanoveným a dosažitelným cílem mohou být motivováni.